Vy jste říkal, že jde o velmi nízké koncentrace.

To znamená, tam byly stanoveny limity, které podle odborníků budou velmi těžko měřitelné. Stalo se to vlastně poprvé, je tady určitý precedens, kdy ani technicky, a to se netýká jenom České republiky, ale to se týká řady zemí, vůbec technicky odborníci si nejsou jisti, jestli takovéhle koncentrace, respektive obsahy té rtuti, je možno snížit.

To znamená, možnosti výjimky jsou vždycky posuzovány právě z hlediska dopadu na zdraví, a to bylo i v tom odůvodnění.

Na dva dotazy týkající se jednoho téhož pozemku se od dvou úředníků Správy národního parku obci dostalo dvou různých odpovědí.

Skutečně změna, ke které došlo v rámci invazní novely, kterou jsme tady nedávno schválili v senátní verzi a která bude platná a účinná od 1. ledna příštího roku, tak opravdu se tam Ministerstvo životního prostředí zavazuje, že podáme neprodleně návrh na zápis předkupního práva do katastru nemovitostí právě na základě potvrzení o vzniku předkupního práva, které vydá Ministerstvo životního prostředí a ve kterém uvede výčet pozemků označených údaji katastru nemovitostí, ke kterým má Česká republika předkupní právo podle jednotlivých katastrálních území, a důvod vzniku předkupního práva. A to je to, o čem oprávněně hovoří pan kolega Zahradník, že skutečně mohlo dojít někdy k určitému nedorozumění nebo nedohodě v tom, na jaké pozemky jsou skutečně vázána tato předkupní práva.

Já bych rád využil této možnosti, protože to je opravdu symbolické, abych poděkoval panu kolegovi Zahradníkovi za všechny interpelace. I když jsme na některé věci měli třeba různý názor, tak jsem ho vždycky respektoval jako partnera, se kterým se velmi slušně a korektně hovořilo, což není tady vždycky úplně pravidlem. Vážím si toho a děkuji.